No a jak si mají tedy...?

A můj názor je, že paní Pekarová Adamová by vůbec neměla být předsedkyní Sněmovny.

A jakékoliv úvahy o jejím dalším zvyšování jsou jen další cynickou a asociální bezohledností vůči českým občanům ze strany současné Fialovy pětikoaliční vlády, která stále není schopna připravit a schválit dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu. Uvědomme si další závažnou věc. Kromě věku 65 let musí každý, kdo chce pobírat starobní důchod, splnit i druhou podmínku, což je 35 let odvádět důchodové pojištění.

To je prostě nepřijatelné. A za velice důležité my v SPD považujeme masivní podporu těch občanů, kteří se dobrovolně rozhodnou pracovat i po dosažení důchodového věku. A ten, kdo se dobrovolně rozhodne odložit si vyplácení starobního důchodu, by neměl platit vůbec žádné odvody.

A podáme i ústavní stížnost. Ústavní stížnost připravujeme, ale jak víte, můžeme ji podat, jenom když nám k té naší ústavní stížnosti připojí podpisy také poslanci hnutí ANO, protože je potřeba k podání ústavní stížnosti 40 podpisů poslanců, nás v SPD je jenom 20. Vyzvali jsme hnutí ANO, aby k nám připojili podpisy pod ústavní stížnost.

A více.

Takže tady dávám výzvu předsedovi ANO Andreji Babišovi a jsem zvědavý, jak se k tomu postaví. Protože u té ústavní stížnosti, znovu opakuju, je to podle mého názoru důležité, aby ten apel byl společný, co nejsilnější.

Sami tu ústavní stížnost podat nemůžeme. Ale bude to špatný signál, špatný signál vůči veřejnosti.